Nyní pan poslanec... Pardon, s přednostním právem může vstoupit pan zpravodaj. Prosím, máte slovo. Já jsem chtěl požádat o podporu svého pozměňovacího návrhu.

Dobré poledne přeji a na faktickou poznámku dostane prostor pan poslanec Martin Baxa.

Dobrý den, dámy a pánové. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych tak jako v předchozích čteních i při této příležitosti chtěl podpořit pozměňovací návrh pana poslance Veselého.

Ale chtěl bych poukázat na to, a kolegové, kteří pocházejí z měst, kde problém ubytoven existuje, že prostě ubytovny a agenturní zaměstnanci kromě jiného jsou také zdrojem zvýšených nákladů z obecních rozpočtů z různých důvodů, ať už se to týká veřejného pořádku, veřejných služeb a tak podobně. A i tato malá částka, která je v tom návrhu zákona uvedena, resp. to, co prezentuje pan poslanec Veselý, by v této věci velmi pomohla.

Prosím, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně a kolegové, k danému tisku bych chtěl načíst některé úpravy před hlasováním ve třetím čtení, kterým se budeme zabývat. Za prvé úprava hlasovací procedury v tom smyslu, že pozměňovací návrh A1 a pozměňovací návrh B1 jsou oba dva hlasovatelné. To odůvodnění je, že rozpočtový výbor schválil pozměňovací návrhy uvedené pod body A1 a B1, oba pozměňovací návrhy se týkají § 3b odst. 1, kdy se v obou pozměňovacích návrzích vkládá nové písmeno e).

Další upozornění

Já vás poprosím opravdu o klid. Tak, a já vás poprosím. Děkuji, pane místopředsedo. Další, to jest druhý návrh, o kterém bychom hlasovali, je legislativně technická úprava.